Myslím, že můžeme hlasovat dohromady.

Návrh byl přijat.

Takže vám nefunguje hlasovací karta. Já tedy požádám o výměnu.

Mám ještě zopakovat, o čem se má hlasovat, nebo si to všichni pamatujeme?

Návrh byl zamítnut. Za prvé, jako nový bod navrhuje zařadit bod s názvem Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny ve věci platů učitelů jako první bod dnes. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Takže jako třetí bod. Takže to budeme hlasovat, že by to mělo být jako třetí bod. Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Další v pořadí máme návrhy na změnu pořadí projednávaných bodů schůze Poslanecké sněmovny od předsedy klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Můžu to hlasovat dohromady, pane předsedo? Ať se slyšíme na mikrofon. Vážený pane místopředsedo, já si dovoluji požádat, aby se hlasovala minimálně ta středa odpoledne samostatně, odděleně. Takže minimálně.

Bude to tedy jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, hlasování, abychom si to zrekapitulovali.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Jedná se o ochranu spotřebitele.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.